To mě zajímá. Prosím, abyste mi na to odpověděli, aby všichni věděli, že se mají tedy z titulu vládního rozhodnutí připravit na to, že ještě v červenci a v srpnu si musí bez ohledu na své pracovní povinnosti zařídit hlídání apod., protože se na to zase podle mě nemyslelo. Prosím o vysvětlení této situace, neboť je to pro spoustu lidí důležité. Vzali už si teď dovolené, řešili tu situaci ad hoc se svými příbuznými.

Pan poslanec Jiří Bláha, zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče. Já děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já nevím, jestli to je populismus, nebo to je nevědomost, ale rozhodně pokud schválíme to, co navrhujeme, to znamená, že 80 % z redukovaného základu ošetřovné, tak do konce prázdnin nebudeme mít v práci nikoho, kdo může zůstat na ošetřovném.

A ten, co má 80 %, tak dostane za třicet dnů 23 070 korun čistého. Takže ve výsledku, ten, co zůstane doma na ošetřovném, dostane víc peněz než ten, co bude chodit do práce. Ale pozor! Dosáhne možná na 90 %. Možná, že dosáhne jenom na 80 %, v ten okamžik se bude pohybovat mezi nějakými 19 až 20 tisíci čistého. Protože ty firmy, které nebudou podpořeny, jako že to jsou všechny, o kterých jsem mluvil, a chtěl jsem vyvolat to jednání, které dneska pracují, přestože nemají tržby, tak nemají nárok ani na korunu podpory na mzdy.

Takže jenom, já bych chtěl, abychom si uvědomili, že tady zakládáme na velký sociální problém. Na jedné straně budeme mít skupinu lidí, kteří budou dostávat a to jsou ti, kteří zůstali doma v zavřených provozech, kteří budou dostávat 100 %, jsou to většinou úředníci. Pak tady budeme mít skupinu lidí, kteří v zavřených provozech nemohli zůstat doma, protože ta firma na to nemá, tak se snaží tu firmu zachránit, a ti nedostanou vůbec nic. A pak tady máme skupinu lidí, jako jsou třeba lidé na úřadech, kteří dostanou zase 100 %. A pak tady máme skupinu, kteří chodí pracovat každý den, ale firma nemá tržby, nemá obraty, a ti budou za 60, 70, možná 80 % v práci. Co se asi stane?

Přestože ten jeden chodí do práce a pracuje a snaží se pomoci firmě, a druhý je doma. Jak to asi může dopadnout? Takže já bych navrhoval, pojďme zvolit zlatou střední cestu.

A bude to, myslím si, že vyrovnané k tomu, pokud ta firma přistoupí jenom ke krácení na 90 % mzdy. A bude ten dotyčný člověk určitě mít chuť se vrátit do firmy a pracovat v okamžiku, kdy se firma vrátí do normálních kolejí. A doufám, že se správně rozhodnete. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě nemá ani paní zpravodajka ani paní ministryně. Otevírám proto podrobnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající.

Ano, děkuji. Prosím, máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě. První z nich má číslo sněmovního dokumentu 4924.

A poslední pozměňující návrh je pod číslem sněmovního dokumentu 4956.

Děkuji a předem prosím o jejich podporu. Děkuji, paní poslankyně. A ještě než dám slovo panu poslanci Sklenákovi, pan předseda Jurečka s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát.

Také děkuji. Pan poslanec Roman Sklenák, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

Jedná o stanovení nároku na ošetřovné i pro osoby pracující na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti na základě výše odvedeného pojistného. Ano, děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. A poslední přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Bláha.